Stanovisko pana ministra?

Ano, já to také tak v podkladech mám.

Takže pro stenozáznam, tento bod je nehlasovatelný. Takže prosím další návrh.

Stanovisko pana ministra? Garančního výboru?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko pana ministra?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko pana ministra? Garančního výboru?

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra? Garančního výboru? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím.

Prosím další návrh.

Stanovisko pana ministra? Pana zpravodaje?

Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra? Pana zpravodaje? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru?

Proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Prosím.